A my jsme to prezentovali.

Vy tady vystupujete teď proti lidem, proti prevenci. Nás nezajímá, že někdo onemocní na rakovinu, že tam není ta prevence.

Teď přednostní práva. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, já si myslím, že tady nikdo nikdy nezpochybňoval, že prevence rakoviny je zásadní věc pro českou společnost. O tom tady přece vůbec nebyla diskuse. Vy jste tady nebyl, já to chápu, ale byl tady váš ministr zdravotnictví, takže vám určitě mohl předat informace, o čem jsme tady diskutovali.

To jste nemusel přijít vy jako premiér a zajistit brožuru. To mi neříkejte, že v českém zdravotnictví to nefunguje tak, že by takovéto věci Ministerstvo zdravotnictví neřešilo. Vždyť kolik je tam lidí, kolik je lidí ve zdravotních pojišťovnách a tak dále.

Piráti si tady dělají kampaň. Ne, skutečně jsme velmi neradi, že tady k tomuto musíme vystupovat.

A to zkrátka není fér, to není férová soutěž. A je naprosto správně a naprosto morální, že se proti tomu lidé ozvali, že to kritizují média. Myslíte snad, že by nebylo možné vydat snad tu brožuru bez politické propagace?

Pokud tuto věc děláte tři týdny před volbami, tak skutečně musíte počítat s tím, že to bude považováno za politickou propagaci. A to, že tady říkáte, že jste vymyslel to, že se má udělat brožura: to, že jste vymyslel brožuru, je skvělé, ale to, že si někdo vymyslí kampaň za peníze Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády, přece neznamená, že má morální právo se tímto způsobem před volbami propagovat za peníze českého zdravotnictví. To vůbec není žádný argument.

Takže vy jste říkal, že nejste závislý na státu jako ti, kteří tady sedí v Poslanecké sněmovně.

Nekonečně větší částka, kterou vy jste získal tím, že permanentně zneužíváte svoje postavení od A do Z ve všech oborech. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Politik, který chodí a říká: Já, já, já, to není normální politik.